Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nechci zpochybňovat to, že podáváte takovýto návrh. Je to legitimní. Samozřejmě můžete podávat jakýkoliv návrh. To si myslím, že opravdu není. Aby do krajského města přišla jedna nebo dvě instituce, to určitě tomu regionu nepomůže. Regionům pomůže samozřejmě kvalitní infrastruktura, především dopravní.

Můžu polemizovat i s tím, že se vlastně zlepší nějaká dostupnost pro občany.

Pokud pojedu, a teď se nechci dotknout Jihlavy, jenom na jedno místo, tak vyřídím jenom jednu věc.

Prosím, máte slovo. Jenom bych upřesnil pro pochopení.

Na vesnici asi těžko budeme dělat politiku, takže tam bychom měli tvořit brambory a jablka a jiné záležitosti. Takže to je právě o těch dotovaných cenách. Pokud snížíme dovoz dotovaných výrobků do České republiky, vrátí se práce na vesnici.

Myslím, že jenom když slyšíte čísla, a já vám je převedu do faktických, Liberec 12 tisíc na osobu, Plzeň 24 tisíc na osobu, tak v ten okamžik od toho se odvíjí všechno.

Děkuji za pozornost. Pan poslanec Petrtýl a jeho faktická poznámka. Zatím poslední přihlášený.

Takže to číslo je o hodně větší, než říkáte. A tady se musím opět ohradit proti kolegovi Bláhovi, který říkal, že Středočeský kraj z hlediska rozpočtového určení daní vlastně nějak ubírá ostatním krajům. Není to tak. Opak je pravdou. V roce 2000, když vznikaly kraje, tak bylo určeno nějaké procento podle počtu obyvatel a podle toho jsou krajům přidělovány finance.

Takže opak je pravdou. Děkuji za pozornost. V rozpravě vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan poslanec Juránek.